Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji další den 45. schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.